Děkuji, pane předsedající.

A to je špatně.

Já v tom vidím jeden problém, to je spekulace. Co se týče aprobačních zkoušek, do 20. února letošního roku byl konec přihlášek na jarní období.

Mezitím se mohou další uchazeči o aprobační zkoušku přihlásit na podzimní termín, který proběhne také.

Ale chtěla bych vám přečíst ještě jeden dopis z Bílovecké nemocnice, naprosto čerstvý.